Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno poměrně zevrubně, změna této dohody nevyžaduje změnu ve vnitrostátních právních předpisech České republiky, nedotýká se ani závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a je tudíž v souladu s právem Evropské unie. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Nehlásíli se nikdo, končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova patrně není zájem. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání taktéž zahraničnímu výboru. Nemá nikdo jiný návrh. Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání tohoto tisku zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování o tomto přikázání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.